Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí s návrhy na změnu programu. Není tomu tak. Vypořádáme se tady s předloženými návrhy hlasováním.

Na základě požadavku předsedy klubu TOP 09 budeme hlasovat o těchto bodech jednotlivě. V tuto chvíli zahajuji hlasování o bodu 1 a to je vyřazení bodu 16 a 17 z programu schůze. Zahajuji hlasování. Ano, dobrá. Poprvé budeme hlasovat o vyřazení bodu 16 z programu schůze. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 51, do kterého přihlášeno 144 přítomných, pro 109, proti 7. Návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Je to tisk 959 a je to zákon o pedagogických pracovnících.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 53, do kterého přihlášeno 144 přítomných, pro 123, proti 11. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu předsedy klubu ANO pana poslance Faltýnka a to je zařazení bodu číslo 4, vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, sněmovní tisk 868, druhé čtení, na úterý 6. 12. jako první bod jednacího dne před již zařazené body.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Tímto jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze. Do stenozáznamu prosím uvést, pan poslanec Kostřica hlasuje dnes s náhradní kartou 61, pan poslanec Vondráček s kartou 31 a paní poslankyně Bohdalová s kartou číslo 15.